Než dám slovo k první faktické poznámce pana poslance Zdeňka Ondráčka, přečtu omluvy.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si velmi pozorně vyslechl úvodní slovo k interpelaci pana poslance Grebeníčka a teď i se zájmem pana ministra Zaorálka.

A já se vás ptám, jestli máte to podezření, je už podáno trestní oznámení?

A řešíte si tady něco, co vůbec nemá nic společného s interpelací. Na to bude logicky pan kolega Kalousek reagovat a já se mu ani nedivím.

A pan ministr se hlásí s faktickou, nebo řádně? Tak s faktickou, dobře, ale budete čtvrtý. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na to, co tady předvedl pan Zaorálek ohledně rozpočtového výhledu. Za prvé nesdílím váš výklad, pane předsedající, vaším prostřednictvím, že může mluvit mimo téma, protože má přednostní právo. Pokud chce řečník vystoupit s přednostním právem mimo téma, tak ho má využít. A především s argumentací, že včera bylo pozdě, tak se to dneska bude projednávat tady v bodě, který tomu vůbec nepřísluší, blokuje to projednání další interpelace. A já to považuji za extrémně nesolidní. Tady si vládní koalice nejdřív prosadí, že vládní rozpočtový výhled se bude projednávat o půlnoci, a pak kritizuje opozici, že si dovolí o půlnoci diskutovat o tom rozpočtovém výhledu! Mně to přijde úplně na hlavu postavené, že místo toho, abychom velmi důležitý rozpočtový dokument projednávali v normálním čase, kdy je o něm možné vést normální debatu, tak se tady ministr kultury vymlouvá, že o tom včera nemohl debatovat, protože by se to nestihlo. A za druhé, tady jsou dvě možnosti: Buď má pravdu pan Kalousek a rozpočet kultury bude osekaný a je to problém. Anebo má pravdu pan Zaorálek a rozpočet kultury poroste, přestože ve výhledu je pokles. Když tenhle klíčový dokument, podle kterého se má plánovat rozpočtování na příští tři roky, vůbec neodpovídá realitě.

Děkuji za slovo. Jelikož předřečníci již některé otázky otevřeli, všichni víme, že jsme zjistili, že minuta na Ministerstvu kultury trvá deset minut.

Že prostě ten, kdo má více peněz, ten vítězí.

Ale já se vrátím k tomu začátku, protože já si opravdu neuvědomuji, že zde zazněla odpověď na interpelaci o aktuální situaci v Národní galerii. Vraťme se na začátek! Národní galerie byla dehonestována jejím bývalým nebo odvolaným ředitelem v rámci minimálně Evropy. Na desítky podpisů významných umělců, významných lidí, co se pohybují v kultuře, nebylo reagováno. Postavili se jak jeden muž a žena za odvolaného ředitele. Nevím, z jakých argumentů čerpali, že se ministr kultury dopustil něčeho. A společnost to vnímala velice negativně. A nikdy od této doby nezaznělo z úst zodpovědných, k čemu vlastně došlo. Nebo jestli minimálně byli tito významní lidé kontaktováni a byla jim řečena fakta o této situaci, která zůstala.

To jsou čísla vlády, která předložila Poslanecké sněmovně.

No tak proč nám to sem předkládáte?

Takže já tuhle argumentaci prostě nemohu přijmout. Co slyším rád, je, že se s tím číslem nechcete smířit, že jste připraven tu chybu napravit, a tady můžete se spoléhat na naši podporu, protože my se nechceme smířit, na rozdíl od vás, s půlmiliardovým poklesem na Ministerstvu kultury. Takže pokud chcete ty peníze mít vyšší, tak my vás v tom rádi budeme podporovat.

To znamená, to nebylo tak, že si to vládní koalice usmyslela, to byla dohoda, kterou jsme tady udělali.